Děkuji a nyní se musíme vypořádat se třemi faktickými poznámkami pana poslance Volného, poté pan poslanec Farský, pan poslanec Plzák a potom s přednostním právem pan ministr Babiš. Vážení kolegové, kolegyně, chtěl bych tady jménem paní předsedající poopravit pana předřečníka, pana poslance Fialu.

On tu říká, že chce chránit poctivé podnikatele. Právě tím, že neguje tento zákon nebo tuto novelu, ty poctivé podnikatele nechrání, protože tato novela by měla řešit daňové podvody, měla by řešit podvodníky, kteří nepřiznávají a neplatí daň, tím si zvýhodňují své podnikatelské prostředí a doplácejí na to právě ti poctiví podnikatelé. To znamená, jestli tady chcete říkat, že vaším postojem chráníte poctivé podnikatele, je to naprosto naopak.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Ještě si dovolím jednu otázku. Dnes projednáváme dva tisky, které vrátil Senát na svém jednání na začátku prosince.

Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Plzáka. Paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, musel jsem zareagovat na vystoupení předřečníka pana předsedy Fialy a na tu jeho část, kdy tak horlil proti elektronické evidenci tržeb. Jenom pro připomenutí: rozhodnutím minulé vlády od ledna příštího roku měli být postaveni zdravotníci před tu možnost, resp. nemožnost předepisovat léky prostřednictvím papírového receptu. Tady měla být nastolena veliká byrokratická věc, to znamená, že léky se měly předepisovat pouze formou elektronickou, to znamená, každý, i ten nejmenší obvoďák v největším místě musel být napojen na datové úložiště, kdy celý proces předepsání receptu spočíval v tom, že vy tam něco pošlete, oni vám pošlou zpětně třeba do deseti minut kód a po tu dobu bude pacient čekat. Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo. Dobré ráno.

Tak jako cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly.

Oni to nezavedli. V zemích staré patnáctky to funguje jenom ve dvou zemích, funguje to velmi problematicky a s naprosto neprokazatelnými výsledky. Děkuji. A máme tady další dvě faktické pana poslance Votavy, připraví se pan poslanec Volný. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Jenom dvě poznámky k tomu, co tady říkal pan poslanec Fiala.

Druhá věc, pane kolego prostřednictvím paní předsedající. To je sice chvályhodné. Ano, tím pozměňovacím návrhem Senátu, přiznávám, pokud bude lhůta pro podávání tříměsíční, určitá administrativní zátěž bude snížena. Ale co chci říci.

Je. Musí se podávat přiznání, takže určitá administrativní zátěž v tomto je.

Samozřejmě má pravdu. V Rakousku to není. Ale v těchto zemích je zvykem platit daně. A já se tím opravdu chci zastat poctivých podnikatelů. Děkuji.

Pane poslanče Volný, prostřednictvím paní předsedající, prosím, neberte na všechny stejný metr. K argumentu pana poslance Votavy bych rád podotkl, že to bylo typicky neférové vytržení z kontextu.

Řekněte v celku, co ty vaše novely znamenají, že jste jim zvýšili daně a že jste jim zvýšili daňovou zátěž. Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru.